Je to sice jenom jeden pozměňovací návrh. Ano, budeme hlasovat.

Kdo je proti?

Pardon, stanovisko ministryně?

Prosím, kdo je pro?

Hlasování číslo 104. Pro 98, proti žádný. Návrh byl přijat. Vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy, přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.